To byl pan poslanec Tomio Okamura. Pokračujeme ještě faktickými poznámkami jsou ještě dvě, protože kolega Černoch přeměnil svou přihlášku na přihlášku s přednostním právem. Nyní pan poslanec Jaroslav Foldyna, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo. Já jsem poslouchal bedlivě projev předsedy občanských demokratů.

Proto jsou dneska marginální politickou stranou a potřebují si vylepšit image. Straší tady veřejnost imigranty. Když se podíváte na titulky dnešních novin, říkají: Česká vláda má nejhorší vztahy s Německem. Merkelová nebere Sobotkovi telefon. Takže novináři vidí to, jak česká vláda kope za národní zájmy. Samozřejmě byli jsme přehlasováni, musíme se k tomu nějak postavit, musíme dát k tomu vládě nějaký mandát. Pojďme se držet merita věci. Nikdo sem už nechce.

Je nehorázný. Předvádí nám něco, pro co jsme do Evropské unie nešli. Takže pojďme věcně ty věci řešit a ne se tady osočovat, protože to by nestálo za nic.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Poté, co tady vypustil množství urážek. Ale na pana poslance Foldynu reagovat nebudu, to nemá žádný smysl. Projev pana předsedy Fialy citoval jednotlivá protichůdná vyjádření členů vlády a tajemníka pro Evropu, pravou ruku premiéra Sobotky. A tam ty rozpory jsou evidentní. Tak je vysvětlete. Tajemník Prouza věděl, že nás Polsko opustí, týden dopředu a ministr Chovanec to nevěděl! Tak kdo z nich neříká pravdu? Já nevím.

My takoví být nechceme. My na rozdíl od vás jsme připravili deset návrhů usnesení, které představí paní poslankyně Němcová, které definují mandát pro Českou republiku.

Ještě nemohu uplatnit přednostní práva, protože mám další faktické poznámky. Nyní pan předseda, pan poslanec Pavel Blažek, poté pan kolega Černoch, poté pan ministr Chovanec s faktickými poznámkami. To oslovení mě neurazilo. Já bych reagoval stručně na pana poslance Foldynu.

Váš postup a z toho my vás viníme spočívá v jedné jednoduché věci.

Ukázali jste slabost vlastní vlády, která se bojí rozhodnout.

Nyní ještě faktické poznámky pana poslance Černocha, Zlatušky, Lanka a pana poslance Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Hezké dopoledne, děkuji za slovo. Dohadovat se tady v téhle té chvíli co kdy kde nemá vůbec smysl. Já si myslím, že pan kolega Zlatuška neví vůbec, o čem mluví. Pouze napadat a pouze tady vytvářet nějaké pocity. To není otázka týdne nebo čtrnácti dnů. Je to otázka roku. Je to otázka toho, že se sem neustále valí obrovské vlny a nikdo to neřeší. Neustále se všichni dohadují. Německo nám z jedné strany vyhlásí, že přijme všechny, další týden zavře hranice. Možná dneska tady u nás nikdo není, ale za půl roku nebo za rok se nás ten problém může velmi, ale velmi týkat. A Úsvit rok bojuje proti tomu, aby k tomuhle, co vůbec se teď stalo, aby k tomu došlo. Bohužel k tomu došlo. A není to dnešní kvóta. Za rok bude jiná kvóta, bude větší kvóta. A není to nic proti těm lidem. Samozřejmě těm lidem je potřeba pomoct, ale v této chvíli si myslím, že ta diskuse by měla být spíš o tom, jak se k tomu postaví Česká republika a jestli se podřídí tomu diktátu z Evropské unie. A já osobně si myslím, že jsme suverénní stát, že jsme hrdý stát a nemáme sebemenší důvod se podřizovat komukoli. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a prosím, oslovujte všechny kolegy prostřednictvím předsedajícího.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Tento zájem mně přijde pozoruhodný.

Nyní pan poslanec Tomio Okamura, poté pan poslanec Lank.